V návrhu je upraveno přednostní právo v rámci vystoupení veřejnosti na jednání výboru, to znamená, lobbista by byl stále veřejnost, nicméně měl by přednostní právo a lepší postavení při diskusích na výborech, lepší, vyšší úroveň přístupu do eKLEPu nebo možnost vstupu do Poslanecké sněmovny, což vše se dá řešit nelegislativní cestou. Děkuji za pozornost a prosím také o podporu v prvním čtení tohoto tisku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Kdopak ho asi vede?

Dobrý den, dámy a pánové.

V důvodové zprávě bychom se také všichni mohli dočíst, že jde o investici jenom v řádu stovek tisíc korun pro zavedení toho registru, a co se týká navýšení počtu úředníků, tak půjde o jednotky, tudíž si můžeme velmi levně pořídit značné zvýšení transparence rozhodování osob, u kterých je vlastně nakoncentrována největší veřejná moc, což by mělo posílit právě důvěru široké veřejnosti v politiku obecně, a to je, věřím, zájmem všech z nás jak tady sedíme.